Dále vláda v programovém prohlášení zmiňuje malé propojení školy a praxe. To také považuji za klíčový problém a se všemi těmito věcmi jsme my Starostové ochotni vládě pomáhat. Jsme schopni v případě předložení konkrétních návrhů vládu podpořit, protože je to dobrý směr.

To odporuje jakékoliv dlouhodobé koncepci. Já věřím, že s touto vládou to snad bude lepší.

Děkuji panu premiérovi, že si sedl tak dobře, abychom na sebe viděli. Programové prohlášení vlády se také málo věnuje vysokému školství, u kteréhož také chybí dlouhodobá koncepce, a kterou věřím, že tato vláda započne. Že konečně stanovíme dlouhodobější koncepci, protože dnes jsou vysoké školy do značné míry financovány z evropských fondů nebo z projektů, které časem mohou skončit, a tím pádem se vysoké školství dostane do obrovských problémů. Problémem jsou také ve vysokém školství dlouhodobé granty. Znám obory, kdy některé vysokoškolské obory a někteří vysokoškolští profesoři nejsou schopni být financování víceletým financováním, nejsou schopni dosáhnout na granty, které jim zajistí v jejich výzkumu stabilitu na několik příštích let. Jako příklad bych uvedl prestižní českou egyptologii. Česká egyptologie, která je prestižním českým vědním oborem uznávaným nejenom mezinárodně, ale dokonce světově, každý rok bojuje o několik málo desítek milionů korun. A díky tu příspěvku Ministerstva financí, tu pana premiéra či Ministerstva školství, se každý rok zatím daří to financovat. Nicméně nemá to doposud žádný dlouhodobý systém. Na závěr chci říct, že naštěstí naše demokracie i přesto, že tato vláda bude podporovaná komunisty, nezáleží pouze na Poslanecké sněmovně. Záleží také na Senátu, ale hlavně na těch tisících zastupitelů, radních, místostarostů a starostů, kteří každodenně dobře spravují tuto zemi.

Děkuji za pozornost. S přednostním právem nyní vystoupí pan předseda Bartošek, připraví se pan předseda Kováčik. Pane předsedo, máte slovo. Děkuji vám, pane místopředsedo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dnes před nás předstupuje premiér České republiky, představuje vládu a přichází si říct o důvěru Poslanecké sněmovny.

Svobodu, demokracii, zahraničněpolitické směřování naší země, spojení s Evropskou unií, naše členství v NATO, svobodu slova a mnoho dalších věcí, které dnes považujeme za samozřejmé a běžné. Poprvé v novodobé historii přichází premiér s tím, že chce důvěru pro vládu, která není kompletní.

To, čeho jsme svědky, je zmatení hodnot. Přece není možné popřít předchozích 28 let a rezignovaně říct, že nevítězí pravda a slušnost, ale lež a nenávist. Dříve by se takový člověk premiérem ani nestal, protože by jej prezident nejmenoval. A slušný premiér by zase neměl vůbec odvahu někoho takového, kdo opisuje, do své vlády navrhnout.

Tohle opravdu chceme? Vždyť v Poslanecké sněmovně neprodáváme párky, ale máme jako zákonodárci dávat vzor respektu k právu, slušnosti a stabilitě. Zodpovědnost za společnost vždycky ležela na hodnotovém ukotvení institucí, autorit, politiků a církví. A část těchto autorit najednou přichází před veřejnost a říká všechno je možné, pravidla neplatí. Ztrácí se rozdíl mezi tím, co je pravda a co je lež.

Tato vláda se bude opírat o hlasy komunistů. Svět kolem se vyvíjí a jde dopředu, ale v naší zemi naopak jdeme dopředu zpět upevňováním starých pořádků. Téměř po 30 letech si komunisté v této zemi opět začali diktovat podmínky. Na druhou stranu se není čemu divit, protože premiér této země je bývalý komunista a má stejnou politickou krevní skupinu jako tito soudruzi. Jeho pojetí moci je takové, že se nechce o moc s nikým dělit, stejně tak jako komunisté. Jsem přesvědčen, že kdyby bylo na premiéru Babišovi, tak by bez mrknutí oka udělal koalici s komunisty a s SPD bez sociální demokracie.

Panečku. Ale komunisté, a to si dobře zapamatujte, milí členové hnutí ANO, jsou partner, který jasně říká, že nechce, aby Česká republika byla součástí NATO, a také říká, že nechce, abychom byli v Evropské unii. To je, milí členové hnutí ANO, pravá tvář vašeho skrytého koaličního partnera.